Návrh novely pak přináší ještě drobnou změnu v procesu schvalování přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes a nad naším územím, kde v reakci na zavedenou praxi by vláda rozhodovala nikoli o každém jednotlivém přeletu a průjezdu, ale rozhodovala by nově o způsobu jejich povolování, případně by tuto pravomoc mohla delegovat na Ministerstvo obrany. Vážené dámy, vážení pánové. Jak jsem již uvedla, jedná se o návrh, který prošel důkladnou odbornou i politickou diskuzí, byl konzultován i s renomovanými ústavními právníky a je skutečně lege artis s naší Ústavou.

Tento návrh má dokonce i podporu pana premiéra Babiše, který se mi pod ten návrh také podepsal, má podporu pana vicepremiéra Hamáčka, celé řady dalších kolegů. Samozřejmě i Ministerstva obrany, akorát pan ministr obrany se pod to nemohl podepsat, protože není poslancem. Chtěla bych vás tedy poprosit, abychom skutečně neotáleli. Ten návrh je tady více než půl roku, je na něm zájem, aby byl projednán, dokonce jsem se obracela hned po jeho zařazení do programu Poslanecké sněmovny na předsedu klubu ANO pana Faltýnka, který mi slíbil, že jakmile se projedná rozpočet, tak že tento návrh budeme projednávat. Protože chápu, že v tomto týdnu tady bude celá řada věcí, které budou zase naléhavé a důležité, nechci to zařadit na tento týden. Chci tento bod zařadit na týden příští, a to vždy jako první bod při prvních čteních. Takže v bloku prvního čtení zařadit tento...

Dobrý den, dámy a pánové.

Krátce, meritorně.

Kvůli tomu nehovořím. Hovořím proto, že jde o flagrantní ukázku ztráty suverenity České republiky, protože proti této směrnici se zdvihla vlna nevole myslivců, lidí ze střelnic a podobně. Dneska jsme měli některé z nich na tiskové konferenci.

A rád bych tento bod projednal, protože je evidentní, že zájem České republiky i vyjádřený vládou je přesně opačný než to, k čemu budeme nuceni hlasovat. Tak to je první bod, který navrhuji.